31.

Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Děkuji vám za slovo.

Přestože tento typ trestného obsahu se v České republice vyskytuje relativně málo, v některých jiných členských státech Evropské unie je situace velmi odlišná. Proto hrozí, že když se v jednom členském státu informační platformy teroristického obsahu zbaví, přesune se tento obsah na platformu státu jiného a bude se dále veřejně šířit.

Teroristický obsah se jednoznačně definuje na úrovni Evropské unie. Členské státy, a to je důležité, nemohou toto vymezení ve svých vlastních zákonných normách rozšiřovat. A další důležitá věc, aby nedošlo k nějaké dezinterpretaci o čem tady diskutujeme, jedná se pouze o veřejně šířený obsah. Tento zákon nijak neřeší soukromou komunikaci.

Takový obsah podporuje teroristy a jejich cíle. Klíčové je, že pokud policie označí nějaký konkrétní obsah za teroristický, má hostingová služba povinnost jej stáhnout, a to obvykle do jedné hodiny. Někdy bude ovšem tato lhůta delší, bude záležet na konkrétní situaci.